Chtěla bych tedy na závěr říci, že osobně jsem pro nulovou toleranci hazardu, ale protože vím, že v tuto chvíli není podpora pro nulovou toleranci, tak určitě podpořím každou snahu, každý krok k tomu, aby byl hazard co nejvíce omezen. Proto podporuji i ten předložený návrh. Děkuji paní poslankyni Semelové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Zdeněk Soukup. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Stejně tak zvednu ruku pro jakékoliv jiné smysluplné omezení hazardu.

Kolem heren dochází k rušení nočního klidu, rozmáhá se tam kriminalita a nepořádek.

Ten připouští mnoho výkladů. Je to záměr, nebo špatná práce někdejších legislativců?

Zákon takový zákaz umožňuje, ale s výhradami.

Skuliny v zákoně využívalo ministerstvo, a hojně. Kde obec zakázala starší přístroje, povolilo je Ministerstvo financí mnohem bezpečněji a nové a ve větší míře. Předkladatel zmiňuje ve své důvodové zprávě přípravné práce na zcela nové komplexní úpravě provozování sázkových heren. Doufám, že ten půjde mnohem dál než teď projednávaný návrh kolegy Fichtnera, za který mu děkuji. Děkuji panu poslanci Soukupovi. Pardon, omlouvám se panu poslanci. Nejprve s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Nejdřív jsme omezili výherní hrací přístroje, pak nám zákon v roce 2010 dal možnost omezit i videoloterijní terminály. Takže není pravda to, co tady zaznělo, že by se bývalá vláda nesnažila s tímto negativním fenoménem něco udělat. Pokud by tomu tak bylo, tak by dnes starostové měst a obcí neměli pravomoc, tak jako ji máme my v Praze, regulovat hazard na svém území. K tomu, co tady zaznělo od paní kolegyně Semelové. Možná to zní zvláštně, v hodně věcech s paní kolegyní Semelovou v tomto ohledu souhlasím, snad jenom dvě výjimky. A co se týče toho, že by Praha měla upravit pravidla tak, aby byla platná pro všechny části stejně, myslím si, že ne, protože v tuto chvíli je zcela v pořádku, že když tady máme dvoje komunální volby, jsme zvoleni jako starostové městských částí, že si prostě svobodně rozhodneme, zdali chceme na svém území tyto podniky mít, nebo nechceme. My na Praze 2 už jsme se v roce 2007 rozhodli, že podnik nechceme mít tohoto typu ani jeden.

Děkuji paní poslankyni. Po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. Děkuji za slovo.

To znamená, je to skutečně také na práci obecních zastupitelstev, nejenom na státu. Možná že tam nepracují tak kvalitně, nevím. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, v Klatovech jsme zakázali herní automaty. Nebyl problém.

Zakázali jsme i tyto vyhláškou, Ministerstvo nám to zrušilo. Ústavní soud rozhodl, že máme právo to zakázat. Zakázali jsme to. To znamená, v Klatovech jsou zakázány výherní loterijní terminály. Všechno jde, když se chce. Opravdu všechno jde, když se chce. Teď už konečně s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. Ano, já s tím opravdu souhlasím.

Jednak kolegyně poslankyně Semelová, potom to byl poslanec Soukup.

Takže mi povídal příběhy, co se tam odehrávalo. A pokud se někteří pozastavují nad tím, že třeba Tomio Okamura navrhuje nulovou toleranci, a není v tom sám, vůči tady tomuto, tak k tomu je více důvodů. Já jsem si to neuvědomil v prvním okamžiku, když mi to ten dotyčný člověk povídal, ale když jsem se nad tím zamyslel, musel jsem mu logicky dát za pravdu. Dříve jsme měli spoustu bazarů a zastaváren, které a já jsem si to uvědomil nějak z těch ulic zmizely. A zmizely do těch heren. Prostě to, co se dříve odehrávalo pod nějakou kontrolou já říkám opravdu nějakou kontrolou v těch zastavárnách, tak to se dneska absolutně bez kontroly odehrává v hernách.

Dalším neduhem, o kterém se zmínil, je distribuce drog v těchto místech.